Děkuji. Budou reagovat někteří poslanci faktickými poznámkami. Nejprve pan poslanec František Navrkal, poté pan poslanec Petr Dolínek.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Pan poslanec Petr Dolínek, poté paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

Bavme se odpovídajícím způsobem a umožněme dalším řečníkům, aby vystoupili.

Ale já přece nemohu souhlasit, aby zde ve Sněmovně se přijímal zákon, u jehož zdůvodňování se říká, že je proti Romům.

A takto to tady pan, můj předchůdce, co tady před chvíli mluvil, vlastně zdůvodnil.

Prosím máte slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Přestaňte nám tady říkat takovéhle nesmysly. Jestli tohleto vy nevidíte, tak já vás upozorňuji, že to občané vidí. A nemyslím jenom tady kolegy poslance, kteří mají stejný názor jako já. Viděli jste to, co se tam děje, jak zasahuje policie, ten nepořádek, zničené domy?

Tohle je reálný svět. Děkuji. Prosím, abychom na sebe nepokřikovali, a současně připomínám, že je potřeba oslovovat kolegyně a kolegy, poslankyně a poslance, prostřednictvím předsedajícího. Prosím, máte slovo.

Žádný protiromský zákon není.

Říkám to jednoznačně. Máme pomoct občanům a zamezit...

Prosím o dezinfekci. Vidím, že tady paní je připravena, tak uděláme krátkou přestávku. Budeme potom pokračovat faktickými poznámkami.

Děkuji.